Děkuji. Nyní zde mám tři faktické poznámky. Prvního prosím k mikrofonu pana poslance Zavadila. Připraví se pan poslanec Beznoska a poté pan poslanec Plzák.

Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Beznosku. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Jenom velmi kratičce na pana kolegu Bartoška. První poznámka. Není pravda, že k něčemu dospěla mám na mysli zrušení druhého pilíře důchodová komise, protože na prvním setkání této komise byly v programu způsoby ukončení druhého pilíře. Takže není to rozhodnutí komise, je to čistě politické rozhodnutí. A druhá poznámka na pana kolegu Zavadila, teď o tom hovořil. Není možné posuzovat výkonnost fondů z jednoho nebo dvou let.

Nyní prosím s faktickou pana poslance Plzáka a připraví se pan poslanec Kalousek. Děkuji, paní předsedající.

A pak jsem měl ještě jednu faktickou poznámku. Tady byla vznesena obava, že některá část obyvatelstva prožije velmi špatné stáří. Já si myslím, že o tuto skupinu se zasloužila tady pravá část spektra, protože je tady tak velká skupina podnikatelů, živnostníků a tak dále, kterým jste umožnili působení v šedé ekonomice, že tak optimalizovali daně, že prakticky žádné neplatili, do průběžného systému nepřispívali. Děkuji. Prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Kalouska.

Fascinuje mě jeho výtka: za to, že se někdo rozhodl chovat neodpovědně vůči vlastnímu stáří, za to můžete vy.